112.

Žádám, aby u stolku zpravodajů zaujala své místo ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodaj garančního výboru, výboru pro sociální politiku, poslanec Jaroslav Zavadil. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 376/5. Táži se navrhovatele, tedy paní ministryně Michaely Marksové, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy není přítomna, není to nutné. Takže otevírám rozpravu, do které konstatuji, že nemám žádnou přihlášku písemnou ani přihlášku z místa. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Zároveň, než vám udělím slovo, pane zpravodaji, požádám sněmovnu o klid. Vím, že jsme ten předchozí bod výrazně protáhli proti původnímu záměru, že jsou někteří ještě nespokojeni nebo spokojeni s výsledkem, ale myslím si, že už jsme u dalšího bodu.